U té integrace, která byla zamýšlena v rámci jednotné stavební správy, respektive čisté stavební správy, ani v návrhu samozřejmě nedocházelo k úplné integraci a některé dotčené orgány, třeba hasiči a další, zůstávaly mimo tento systém. V případě, kdy necháváme podle toho výkonnostního modelu skutečně stavební úřady na obcích nižších než ORP, jedná se o integraci, kterou bych nazval procesní.